Chci se vás tedy zeptat, zda takovýmto způsobem hodláte pokračovat, anebo kde hodláte, kromě toho, že ještě tedy dlužíme jako Česká republika nebo ručíme za dluhy Ukrajiny, protože to byl zase projekt za vašeho předsednictví, tak kde chcete tedy brát tady na ty věci peníze? Ožebračováním českých důchodců, anebo rodin s dětmi? Nebo tím, že budete brát 500 korun matkám, které vychovaly děti? Děkuji za odpověď. Děkuji. Další z přihlášených je pan poslanec Oldřich Černý. Vážený pane premiére, obracím se na vás ve věci nově stanovených hranic takzvané aktivní zóny záplavového území.

Na řadě je nyní například Ústecký kraj, kde by nová pravidla měla začít platit již za necelé dva měsíce. Dojde k naprostému znehodnocení všech nemovitostí v tomto území. Je také pochopitelné, že budou následovat stovky, možná tisíce žalob na stát. Rád bych tedy věděl, jestli se vláda tímto tématem byť i neformálně zabývala, pakliže ano, s jakým výsledkem. Děkuji za odpověď.

Zatímco palivo v Temelíně je údajně možné nahradit palivem jiného než ruského výrobce, palivo pro Dukovany má být specifické a schopnost dodat takto specifický výrobek od jiného dodavatele než bohužel ruského údajně není vysoká.

Děkuji za odpověď. Děkuji. A poslední interpelaci, je na pana předsedu vlády, máme od pana poslance Kotena. Ještě jednou děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, mým dalším dotazem je dotaz na možné zvyšování koncesionářských poplatků za Českou televizi a za Český rozhlas. Proč se na to ptám? My jsme tady včera probírali nový zákon o Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, hlavně ta novela, která je velmi podezřelá a dává jakýsi bianko šek pro to, abyste si tam navolili v rámci pětikoalice nebo pěti koaličních stran svoje lidi. Dozvěděl jsem se, tím, že se ukončilo vysílání ČT3, že na toto vysílání nejsou peníze, že je tedy nutné zvýšit koncesionářské poplatky. Já se tedy ptám, z jakých prostředků je hrazeno vysílání ukrajinského programu televizního, z jakých prostředků je hrazeno vysílání rozhlasového vysílání Ukrajiny, a kdo to tedy platí, zda to platí čeští koncesionáři, nebo jestli nám na to ukrajinská strana něco přispívá a podobně, protože pokud chcete českým daňovým poplatníkům zvedat koncesionářské poplatky, tak když řeknete A, měli byste říct samozřejmě i to B, kdo to zaplatí. Děkuji. Děkuji, pane poslanče. Jenom podotýkám, že pan premiér je řádně omluven a že všem odpoví do 30 dnů písemně. Tímto tedy upozorňuji Poslaneckou sněmovnu, že byly vyčerpány všechny přihlášky na pana předsedu vlády, a budou nyní následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády.

Nyní tedy vyzývám paní poslankyni Marii Pošarovou, aby přednesla interpelaci na ministra dopravy pana Martina Kupku a zahájila tak blok odpovědí členů vlády. Připraví se prosím pan poslanec Farhan. Máte slovo. Dobrý den.

Vážená paní poslankyně, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, vážený pane předsedající, je součástí dokonce vládního usnesení úkol pro ministra dopravy a také ministra průmyslu a obchodu a ministra financí v tomto směru hledat vhodnou náhradu. My jsme v tomto směru už podnikli celou řadu kroků, proběhlo rovněž několik setkání s uživateli, aktivními uživateli současného letiště Líně. Já sám jsem se byl podívat také na Dni otevřených hangárů na začátku února.

Tedy přímočaře odpovídám, že jde zároveň o součást úkolu z jednání vlády ze začátku února a že podnikáme kroky opravdu k tomu, abychom zmapovali možnosti a určili vhodné lokality k náhradě takového letiště. V tuto chvíli pochopitelně není určen finanční rozměr, investiční náklady, které by taková náhrada měla znamenat, nicméně co je podstatné, že v tomto směru se současnými uživateli jsme v intenzivním kontaktu a snažíme se v tomto směru postupovat tak, aby k náhradě, k vybudování náhradní alternativy pak případně došlo, pokud by v tom současném prostoru vznikla gigafactory. Děkuji.

Já si myslím, že vláda se má chovat jako dobrý hospodář, a já to prostě z tohoto pohledu absolutně prostě nevidím.